Nicméně stát ty peníze zpátky do krajů dotčených těžbou nevrací. Stát si ty peníze vezme, vezme si je ministr Babiš do svého rozpočtu a pustí je do té černé díry, kterou vytvořil v tom zdravotnictví, školství, v tom nereformovaném rozpočtu, který má připravený na rok 2016. Nevím, co udělal Ústecký kraj panu ministru Mládkovi. Co udělal panu Andreji Babišovi, že se rozhodli ho vysát. Proč se rozhodli vzít peníze lidem z obcí Ústeckého kraje a z Ústeckého kraje? Já tady mluvím o Ústeckém kraji, samozřejmě to dopadne i na ostatní kraje a obce.

Myslím si, že kdyby jim řekl tu pravdu, kterou tady předložil, tak ti lidé by ho hnali skutečně velice rychle, velice rychle z Ústeckého kraje.

Děkuji panu poslanci Kučerovi.

Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, jsem starostou jedné z horských obcí, která je přímo dotčena těžbou uhlí, a jsem velice znepokojen s tím, co nám zde vláda dnes předkládá. Vláda v tomto návrhu novely horního zákona počítá se zdvojnásobením tzv. úhrady z vytěženého nerostu u hnědého uhlí, ale za dobu projednávání zákona se částek objevilo několik.

V připravované novele zákona jsou nastaveny podmínky tak, že veškeré zvýšení příjmů půjde do státního rozpočtu. A jak už tady bylo několikrát řečeno, obcím v severních Čechách zůstanou jen negativní následky. Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 obce a 25 % stát.

Všechny negativní dopady zůstanou bohužel jen na obcích. Je naprosto nepřijatelné, aby se kroky s tak závažným dopadem na ohrožené regiony dělaly bez řádné debaty a bez mapování důsledků. Původně bylo slíbeno, že se v rámci zákona jasně vypočítají dopady na regiony, že se udělají tzv. hodnocení dopadu regulace RIA, a s námi jako s obcemi návrh zákona bohužel nikdo neřešil. Cílem pana ministra financí vůbec není nějaké optimální nastavení výběrů poplatků z těžby. Jeho jediným cílem jsou peníze, které z toho dostane pouze do svého rozpočtu. Ano, pan ministr financí už na začátku říkal, že zákon dává obcím zhruba stejnou částku, na kterou mají nárok. Vůbec ale nehovoří o penězích, které obce postižené těžbou dostávají nad rámec zákona. Jsou to peníze, které jsou investovány v našem kraji a které jsou důležitou součástí kompenzace za škody způsobené těžbou. Jsou to peníze, které musí i nadále ale v kraji zůstat.

To je naprosto nepřijatelné. Proto chci podat návrh na zamítnutí tohoto zákona. A opakuji, že není možné tunelovat jeden z nejchudších regionů jen proto, aby si pan ministr Babiš vylepšoval svůj státní rozpočet. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Ona to není novinka. Když se podíváte, jak je připravován teď zákon o loteriích, tak je to de facto to samé, protože loterie se provádí na území obcí, ale stát chce inkasovat více. Takže se to také děje, není to nic nového. Zaslechl jsem, a zřejmě je to realita, že původně cena za dobývací prostor měla být desetkrát vyšší, než je to do současné doby. A mě by zajímalo a ptám se pana ministra, jak k těmto propočtům došli. Protože samozřejmě když budete zvyšovat cenu za pronájem dobývacích prostor, tak násobek té ceny nemusí znamenat potom pro stát ani pro ty obce výrazně vyšší příjem, protože samozřejmě to nemusí jít, jak se říká lidově, ruku v ruce. Takže to je můj dotaz, protože to je opravdu velký rozstřel desetkrát, nebo dvakrát. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vlastimil Vozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, mám pouze krátkou poznámku také z pozice poslance zvoleného za Ústecký kraj. Na rozdíl od diskuse na téma tzv. prolomení či neprolomení těžebních limitů v severních Čechách, která se pro náš region neubírá příliš dobrým směrem, mohu v případě novely horního zákona konstatovat, že po složitých jednáních a propočtech dvojnásobné zvýšení příjmu státu z vydobytého nerostu, na kterém se dohodl ministr Babiš a pan ministr Mládek, patří do kategorie ještě rozumných kompromisů. Předkládaný dokument řeší problematiku nejen z pohledu těžařů, pro které by bylo původně plánované desetinásobné zvýšení likvidační, ale především z pohledu našeho kraje. Vývoj v této oblasti v rámci dotčených obcí a měst sledujeme s určitými obavami vzhledem k dosavadní velké společenské odpovědnosti těžařských firem v našem regionu. Věřím, že tato společenská odpovědnost nebude předkládanou novelou narušena. Informace o zásadním smyslu, který má pro náš region těžba uhlí, nebudu v tuto chvíli opakovat. Řeknu pouze jednu větu. Pokud budeme k těžbě levné, domácí a dostupné suroviny, kterou hnědé uhlí bezesporu je, přistupovat alespoň tak rozumně jako ke zvýšení poplatku z vytěženého nerostu, bude pro Mostecko zachován alespoň částečně pozitivní výhled do budoucnosti, a to minimálně z hlediska zaměstnanosti a vývoje regionu. Vzhledem ke složitosti problematiky a řadě odborných aspektů doporučuji přijetí předkládané novely a propuštění do dalšího legislativního procesu a její projednání v hospodářském výboru, kde budou jistě tyto odborné aspekty projednány. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Michal Kučera.